Položme si všichni tady otázku, co pro nás jsou drobní živnostníci. Pouze zdroj placení daní?

Vždyť malé a střední podniky zaměstnávají více než 60 % obyvatel.

Také děkuji.

Pokud nechceme vyhánět živnostníky z vesnic, tak v první řadě tam musíme zajistit práci.

Díky tomu, že tam není právě zemědělská výroba, tak tam přestávají být ti lidé, kteří tam normálně pracovali, nakupovali a kteří tam celý den trávili. Díky tomu obchod mohl žít a díky tomu mohli žít i drobní živnostníci, kteří na tom participovali.

Já už jsem několikrát vám všem to říkal na hospodářském výboru, na kontrolním výboru, pojďme s tím něco udělat. Díky tomu třeba za půl roku přestanou také zase pracovat, a zase nebude, kdo by chodil do obchodu, protože půjdou pracovat do města. Tak se nad tím zamyslete. Protože tam není pracovní příležitost.

Takže o tom přemýšlejte a třeba vám to docvakne! Teď pan předseda Faltýnek. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové.

Otázka číslo jedna: Je Česká republika členem Evropské unie?

Je to normální?

Každou návštěvu jednou za dva tři měsíce tam zažívám stejný příběh. Já říkám: Já nechci tu účtenku.

Děkuji. Pan poslanec Farský, po něm paní poslankyně Majerová, potom pan poslanec Adamec.

Vyhovět dlouhodobému tlaku Evropské komise a konečně už zastropovat dotace, aby největšími příjemci nebyly největší firmy v zemědělství , ale aby skutečně šly těm malým a středním podnikatelům, aby mohli zaměstnávat lidi, aby mohli obnovovat zemědělství v regionech, aby tam mohl být život.

Já budu rád, když to nebude adresovat jenom k nám, ale bude to adresovat ke své vládě, protože ta ten problém, který tady popisoval, přesně způsobuje. Paní poslankyně Majerová. Hezké dopoledne, vážené kolegyně a kolegové. Já bych také prostřednictvím předsedajícího chtěla reagovat na pana kolegu Bláhu v tom smyslu vy tady mluvíte o pokřiveném trhu díky dotačním titulům.

Děkuji. Pan poslanec Adamec. Děkuji.

Ale bylo to na tři roky. Vůbec nic! Děkuji.